Závěry se vyhodnocují od lidí naprosto opačně, než jak je vláda prezentuje, a logicky se stáváte nedůvěryhodnou vládou. A teď samozřejmě logicky se očekává akt opozice.

Protože co je podstatou té smlouvy? Je to opravdu formální smlouva. Pokud by Česká republika potřebovala pomoct, Sněmovna o to požádala, tak aby to vůbec bylo nějakým způsobem administrativně schůdné. Dohoda neposkytuje vojákům Spojených států oprávnění pobývat na území České republiky. Je to úplně přesně tak jako doposud.

A já garantuji po prostudování té smlouvy, že tomu tak není. Ještě jednou: Není tomu tak! Fakt je ten, že oproti současnému stavu se skutečně nic zásadního nemění, a je třeba důrazně říct, že to neohrožuje naši bezpečnost. Naopak, v určité situaci to může naši bezpečnost v budoucnu posílit. A ještě mi dovolte jednu věc. Musíme si jasně vyjasnit, jestli chceme být v NATO, nebo nechceme být v NATO.

Shodnemeli se na tom, že chceme být součástí NATO, potom je třeba si uvědomit, že naše účast v NATO není jenom o benefitech, není jenom o určitých výhodách, které nepochybně máme zájem čerpat v případě, že by nastala nějaká nepříznivá situace, ale je to i o elementárním prokázaní určité spolehlivosti. Jestliže 30 členů směřuje k tomu, a dokonce 24 už jasně prokázalo to, že dokážou být v této věci elementárně spolehliví, to znamená, nemají žádný fatální problém s tím přihlásit se k této smlouvě, a můžeme se bavit klidně o visegrádské skupině Polsko, Slovensko, Maďarsko tak si nedovedu představit, že naše země by měla být mimo tuto hru. Nebo jediní, kteří se proti tomu postaví?

Jsem přesvědčen, že nikoliv.

Tím spíše, když v dané chvíli se nemění nic zásadního a je to víceméně pokračování toho, co tady jest. Čili nedochází k žádnému ohrožení bezpečnosti nebo suverenity.

Proto tuto smlouvu podpořím. Děkuji.

Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, máme jedenáct hodin večer a vlastně debata se teprve rozbíhá.

Myslím si, že to, co zaznělo, paní předsedkyně, z vašich úst, že v těch klíčových otázkách národní bezpečnosti a to, co děláme pro občany, bychom měli dojít k určitému pochopení, tak je podle mě naprosto v pořádku.

Samozřejmě naše vláda je připravena diskutovat o všech otázkách a myslím si, že toho prostoru tady máme vlastně víc než dost.

Já totiž rozumím tomu, že i úplně běžný občan, který se o politiku zajímá povšechně a netvoří jeho celodenní náplň jako nás tady politiků v této Sněmovně, tak prostě rozumí tomu, že se Evropa dostala do nejzávažnější bezpečnostní krize od konce druhé světové války, a rozumí tomu, že ruská válka proti Ukrajině zcela zásadně proměňuje bezpečnost Evropy, to bezpečnostní prostředí.

A samozřejmě naše vláda zcela logicky na tuto změnu bezpečnostního prostředí reaguje. Řekl bych, že včera bylo pozdě. Že se na dojednávání této dohody mělo pracovat daleko dřív. Ale to není otázka naší vlády.